A potom poslední věc, já už jsem to zmiňoval. My potřebujeme lidi motivovat.

Dám pětistovku tak nebo tak a na co bych to třídil? Děkuji. To byly v tuto chvíli všechny faktické poznámky.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Myslím si, že hodně toho, co řekl, s tím můžu souhlasit, a proto hned přikročím k tomu, že vás seznámím se svými čtyřmi pozměňovacími návrhy, které podávám k vládnímu návrhu zákona o odpadech.

Navrhuji tedy tento sporný bod poupravit, aby nebyl znemožněn provoz potřebných zařízení pro další třídění a úpravu například komunálních odpadů.